A já se nyní ptám, proč jsme stále členy Mezinárodní investiční banky a jaké konkrétní kroky jste již v souladu s vládní politikou, postojem Ministerstva zahraničních věcí a výzvou zahraničního výboru Senátu učinili k vystoupení Česka z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Děkuji, pane místopředsedo.

MIB prošla od roku 2012 úspěšnou transformací.

Je potřeba zdůraznit, že české podniky služby této banky aktivně využívají.

V této souvislosti bych ráda doplnila, aby nedošlo k záměně, že Česká republika je kromě MIB členem i další finanční instituce bývalé RVHP, a to Mezinárodní banky hospodářské spolupráce.

V této souvislosti vláda České republiky v roce 2017 diskutovala působení České republiky v této organizaci a přijala odpovídající usnesení.

Děkuji. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Takže já vyzývám k interpelaci pana poslance Zdeňka Podala, který bude interpelovat nepřítomného ministra Tomana.

Takže pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pokusím se to zkrátit. Vážený pane ministře, od svého začátku v Poslanecké sněmovně, to je od začátku volebního období, podrobně sleduji okolnosti odstraňování billboardů u českých silnic.

Spočítali jsme, že jejich provozovatelé, to je na D1 mezi Prahou a Brnem, ilegálně vydělají cca 40 mil. korun za rok. Já se tedy ptám, zda jste spokojen s tím, že v Česku působí organizace, která se živí prodejem zboží v rozporu se zákonem, a potom standardní statistické věci, které tady také řešíme od začátku, tedy kolik bylo billboardů už odstraněno a kdy očekáváte ukončení celého procesu. Děkuji vám za odpověď. Děkuji za dotaz.

Já nevím.